Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Děkuji.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Beznosku a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tito dva kolegové byli ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 1. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že ověřovateli jsme určili pana poslance Beznosku a pana poslance Klašku. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: paní poslankyně Bebarová Rujbrová zahraniční cesta, pan poslanec Böhnisch zahraniční cesta, pan poslanec Číp zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová pracovní důvody, pan poslanec Gabal rodinné důvody, pan poslanec Kádner zahraniční cesta, paní poslankyně Matušovská osobní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Pleticha do 16. hodiny pracovní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Šincl zahraniční cesta, pan poslanec Tureček zahraniční cesta, pan poslanec Velebný zdravotní důvody, pan poslanec Vondrášek zdravotní důvody, pan poslanec Vozdecký zdravotní důvody a pan poslanec Ženíšek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Brabec od 15. hodiny zahraniční cesta, pan ministr Jurečka do 18. hodiny zahraniční cesta, pan ministr Mládek pracovní důvody, pan ministr Němeček zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, pan ministr Stropnický zahraniční cesta, paní ministryně Šlechtová zahraniční cesta, paní ministryně Valachová do 17. hodiny a od 19. hodiny pracovní důvody a pan ministr Zaorálek pracovní důvody. Tolik tedy omluvy. Chtěl bych vás informovat, že pan poslanec Jeroným Tejc vzal zpět jménem předkladatelů sněmovní tisk 372, takže prosím, abyste si bod 91 škrtli. Grémium Sněmovny dále navrhuje, abychom pevně zařadili bod 6, což je tisk 416, rozpočtové určení daní ve druhém čtení, na středu 16. září za již pevně zařazený bod 55 a současně abychom zařadili nový bod, který by zněl Informace vlády České republiky o problémech migrace, a to dnes jako první bod jednání. Protože se jedná o návrh grémia, tak bych o něm nechal hlasovat. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Mám zde několik písemných přihlášek a registruji přednostní právo pana předsedy klubu ČSSD. Děkuji, za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsme právě upravili program jednání dnešního dne, dovoluji si vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině. Děkuji. To je procedurální návrh, takže o něm rozhodneme bez rozpravy. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 3. Tento návrh byl přijat. Vidím pana předsedu klubu ODS, ale ještě předtím se s přednostním právem přihlásil pan předseda Černoch.